Já bych proto rád vyzval pana ministra zemědělství, aby potvrdil či nepotvrdil, zda je připraven toto usnesení zemědělského výboru v průběhu roku 2022 realizovat a národní prostředky na Program rozvoje venkova o částku 1 miliardu korun navýšit. Děkuju za pozornost. Zeptám se, zda se někdo hlásí z místa? Nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Zeptám se, jestli má pan ministr nebo pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo? Pan ministr vidím, že má zájem ve všeobecné rozpravě. Pane ministře, máte slovo. Děkuji. Respektuji usnesení zemědělského výboru a budu se jím řídit. Děkuji.